Co mi to říká o tomto zákonu? No že tento zákon je naprosto nadbytečný. A my teď děláme další zákon, který podle mě je ve stejném principu. Aby to tak nebylo, když už je tu snaha prohlasovat tento návrh zákona, tak se domnívám, že tato ctihodná Sněmovna by měla mít možnost kontroly, jak to na tom registru vypadá.

Myslím si, že je potřeba tu kontrolu mít. To nás, dámy a pánové, tolik nezatíží. Domnívám se, že opravdu to bude zajímavé čtení. Děkuji panu poslanci Adamcovi za jeho příspěvek. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Zahradník. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já se panu kolegovi Adamcovi pokusím nějak pomoci s odpovědí na jeho otázku, kterou tu předložil, co to vlastně je ta Rekonstrukce státu.

Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Účelem zákona má být zajištění transparentnosti výdajů veřejných prostředků, tzn. že by registr smluv neměl být koncipován jen extenzivně pouze ve vztahu k povinným subjektům, ale také k obsahové složce.

Pozměňovací návrh je rovněž navržen tak, aby bylo možno v rámci povinného subjektu dohledat konkrétní odpovědnou osobu, která je pověřena reálným výkonem uveřejnění smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv. Tato jasná specifikace odpovědného pracovníka nebo orgánu má vést ke snazšímu určení odpovědné osoby v případě postihu uvnitř povinného subjektu. To je dáno pro případ porušení povinnosti povinného subjektu podle tohoto zákona. Registr smluv by měl být veden jako komplexní systém, který bude i strukturálně transparentní, a jednotlivé smlouvy nebo jejich dodatky a přílohy by měly vždy tvořit jeden neodlučitelný celek, aby bylo možné vždy dohledat celé souvislosti k danému smluvnímu dokumentu. Proto je potřeba zakomponovat do zákona neodlučitelnost některých částí smluv i v rámci elektronického registru.